Čili já si dovolím teď zrekapitulovat ten stav, který byl.

Vzniklá škoda by skutečně měla zásadní ekonomický a finanční dopad.

Tak a teď co je důležité.

A MPO se tedy domnívá, že by vláda měla být informována o návrhu souboru těchto opatření komplexního charakteru vedoucího k eliminaci negativních účinků, a to jako celku.

Je tady toho ještě víc

Děkuji, pane ministře, za odpověď.

A jestli těch 250 milionů bude převedeno od vás na Ministerstvo životního prostředí.

V tom asi nebude problém.

A prosím paní poslankyni Majerovou Zahradníkovou, která bude interpelovat nepřítomného ministra Plagu ve věci počítání romských žáků na školách. Děkuji za slovo.

Děkuji. Děkuji. Pan ministr na vaši interpelaci odpoví písemně do třiceti dnů.